A nezlobte se na mě, pokud někdo ještě v roce 2009 pracoval v tom odvětví, ve kterém se teď má tato komise seznamovat se skutečnostmi, které někde mohou zaznít ,a může je pan Ondráček mít i ze svého bývalého působení, tak pokud vás to neděsí, tak mně to přijde minimálně nestandardní. A pokud by platilo to, co tady říkal kolega ze severní Moravy, tak pak by tady nemusely žádné komise tohoto typu být, protože pak by ten systém fungoval tak, jak má. To znamená, že bychom žádnou vyšetřovací komisi na něco nemuseli zřizovat. Děkuji. Nyní pan poslanec Pavel Kováčik, poté pan poslanec Pavel Plzák. A velmi se ohrazuji proti tomu, aby kdokoliv a tím říkám kdokoliv spekuloval o motivech, proč ten či onen poslanec nebo poslankyně je zařazen nebo zařazena v tom či onom výboru. Je věcí toho klubu a je věcí toho konkrétního poslance nebo poslankyně, v jakém výboru budou pracovat. Ale přece jenom si dovolím poznamenat, že pan kolega Ondráček je zařazen v ústavněprávním výboru.

A trvám na tom, že pan kolega Ondráček je dobrým členem ústavněprávního výboru. Děkuji i za dodržení času. Ještě než vystoupí pan poslanec Pavel Plzák, byla mi doručena omluva paní ministryně pro místní rozvoj Věry Jourové. Prosím, pan kolega Pavel Plzák.

Ano, já souhlasím. Padl jeden návrh paní poslankyně Černochové na provedení tajnou volbou.

Zeptám se tedy, kdo je pro tajnou volbu.

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 87. Návrh nebyl přijat. Budeme tedy rozhodovat o návrhu volební komise a to je volba veřejná a en bloc, tedy nikoliv po jménech, ale všechna jména najednou.

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 88. Návrh byl přijat. Další postup je potom podle pokynů předsedy volební komise. Děkuji. Proceduru hlasování tedy máme schválenou. Budeme o složení vyšetřovací komise Opencard hlasovat veřejnou volbou en bloc, tedy podle onoho usnesení číslo 47, které bylo na poslanecké kluby doručeno. Já vás, pane předsedající, prosím, abyste zahájil toto hlasování právě teď.

Návrh byl přijat. Členové vyšetřovací komise byli zvoleni. Tak a teď informace k dalšímu postupu. Aby komise mohla začít pracovat, musíme jako plénum zvolit jejího předsedu.

Proto já okamžitě v tuto chvíli, nebo chceteli operativně, vyhlásím lhůtu pro podání návrhu na volbu předsedy této vyšetřovací komise a bude to do 17 hodin do sekretariátu volební komise. Není to tedy samotná komise, ale kluby podávají návrhy. Takže ještě jednou poprosím zástupce klubů, aby nám do volební komise dnes do 17 hodin podali návrh na předsedu této komise.

Úkol pro předsedy poslaneckých klubů je dán do 17 hodin předložit návrhy na předsedu vyšetřovací komise, tak abychom zítra mohli tento bod dokončit. Končím bod číslo 60, protože volba předsedy samotné komise bude mít další bod podle našeho pořadu jednání.